Po něm paní poslankyně Lorencová s faktickou poznámkou. Vaším prostřednictvím, pane předsedající, k panu kolegovi Seďovi. Vymahatelnost práva. Máte naprostou pravdu. A já se vás ptám a požádám vás o odpověď, jestli tedy budete hlasovat pro zřízení parlamentní vyšetřovací komise, která to prošetří, protože ta může říct, k čemu došlo. Jestli došlo k pochybení, jestli došlo k porušení zákona. K tomu parlamentní vyšetřovací komise je. A budu velmi rád, pokud budete hlasovat pro. Děkuji. Paní poslankyně Lorencová s faktickou poznámkou.

Po něm paní poslankyně Havlová s faktickou poznámkou. Děkuji, pane předsedající. Vaším prostřednictvím. Já s vámi souhlasím. Není nic v pořádku. Proto jsme tady. Proto projednáváme bod informace vlády o postupu nevýhodné privatizace. Já jsem to tady řekl. Tak se ptejme, kdo tu smlouvu nedodržel. A ke kolegovi: Ano, budu hlasovat jak pro návrh usnesení, tak také pro zřízení vyšetřovací komise. Děkuji.

Já už jsem tady o tom mluvila. To byla zatím poslední faktická poznámka. Nyní do obecné rozpravy řádně přihlášený pan poslanec Josef Hájek. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové. Úvodem jenom takové malé zamyšlení, takový můj pocit toho pokrytectví. Před půl hodinou, když se řešil Babiš, tak tady byly plné lavice, plno diskutujících zprava.

Kde je pan Fiala? Kde je silný hlas našeho regionu v Praze? Kde jsou kolegové lidovci, kteří máte křesťanskou lásku? Kde jste? Jsme tady počtvrté. Počtvrté projednáváme bod nevýhodná privatizace. Podruhé tady není premiér.

Vypnul byste mě. Takže já se to snažím nějakým způsobem skutečně tlumočit do té vaší srozumitelné řeči.

Byl jsem vedoucí provozu. Vedoucí provozu rubání, měl jsem na starosti asi tisíc lidí a denně jsem byl 20 hodin v práci.

To máslo na hlavě tady má celá pravá strana, tedy kromě lidovců. Já jsem tady vzpomínal tenkrát místopřísežné prohlášení kolegy Kalouska, který prostřednictvím pana předsedajícího tenkrát řekl, že místopřísežně prohlašuje, že si nikdy v životě od Bakaly, ani jeho strana, nevezme peníze.

Tak mi to ti horníci řeknou.

Já jsem panu premiérovi ve svém vystoupení vyčetl tři věci.

Ta cena byla jednoznačně nevýhodná. Za druhé jsem vyčetl panu premiérovi, že smluvně nedostatečně ošetřil garanci bytů. Kdyby to bylo smluvně napsáno lépe, tak si myslím...

Je to normální, prosím vás? Je toto normální? Jak to mám těm voličům vysvětlit? Oni mi řekli: Josefe, řekni panu premiérovi, ať k nám jde kandidovat na severní Moravu.

A skutečně bude mít možnost vysvětlit lidem výhodnost té privatizace. Já jsem ji skutečně jako výhodnou nezaznamenal, nepoznal a pro mě je absolutně nevýhodná. Pořád si myslím, že existuje naděje.

Skutečně to tady nechci rozpitvávat. Dneska ta smlouva, i když je napsaná z pohledu bytů podle mě nedobře, tak má jednu klauzuli, která říká, že pokud podá Česká republika stížnost Evropské komisi o nedovolené podpoře a prokáže skutečně, že k té nedovolené podpoře došlo, tak se smlouva ruší. Smlouva se ruší, to znamená, tím pádem můžeme dostat byty.